Ten zákon nabyl pouze dílčí účinnosti. Žádná práva nebudou potlačena ani omezena. Zákon je účinný pouze ve vzniku stavební správy a vládní koalice, současná vláda, když byla v opozici, po celou dobu deklarovala, že tento systém, tato systémová změna pro nás není přijatelná a že se budeme snažit vrátit, pokud ve volbách uspějeme, zpátky ten model, kde zůstanou stavební úřady sice v omezeném množství podle pravidel, která navrhlo Ministerstvo vnitra už v předchozím volebním období, na jednotlivých stavebních úřadech. Takže je možné predikovat, že toto bylo očekáváním od stran současné koalice, že se tak stane.

Většinou se snažím hledat kontextuální články. Já jsem nikdy nic o tom, že by měla fungovat automatická povolení na cokoliv, nehovořil. Platí fikce souhlasu, ta už je platná, platí k některým vyjádřením, ke stanoviskům, neplatí třeba pro otázky životního prostředí nebo EU ochranu. Chtěl jsem i poděkovat paní ministryni nebo bývalé ministryni Dostálové, předsedkyni výboru pro veřejnou správu, a velmi rád s ní budu dále věci a parametry toho nového návrhu zákona diskutovat. Byl jsem dotázán, co bude ta přinesená změna.

Národní plán obnovy máme ve zřeteli. Jednáme s Evropskou komisí, neboť Nejvyšší stavební úřad je tam zmíněn jako milník, nicméně já věřím, že i zákonnou úpravou a existencí zákonného schválení se nám toto podaří předjednat tak, aby byl dosažen ten cíl, a my hledáme ten cíl toho projektu je zrychlení stavebního řízení v České republice.

Bude jej potřebovat na ty stavby, kde potřebujete vyjádření dvou či více orgánů, která se týkají životního prostředí.

My v tuto chvíli pouze zastavujeme náběh nežádoucí struktury úřadů na úrovni krajů a Nejvyššího stavebního úřadu a naopak prodlužování tohoto může zvyšovat nejistotu. Našem ambice je na přelomu těchto měsíců předložit ty komplexní změny věcné a potom můžeme strávit na výborech, na grémiích, na kulatých stolech, ve spolupráci s opozicí debatu nad tím, zda a jakým způsobem naplňuje představy o těch věcech, o kterých jsme zde hovořili, a paradoxně s nimi i souhlasíme, vyjma toho zjevně rozdílného pojetí, jak má být postavena stavební soustava v České republice pro povolování staveb. Tam se naše názory liší, a vzhledem k výsledku voleb tak i tato naše změna této změny byla předvídatelná. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Poznamenal jsem si tedy správně, že budete požadovat zkrácení lhůty na 30 dní, je to tak?

Teď už opravdu v roli zpravodajky, tak mi dovolte opravdu velmi stručně shrnout dnešní debatu, která opravdu byla velmi výživná.

Co je důležité, padly návrhy.

Poslanci vy jste tady debatovali a zaznělo velmi často v době krize s bydlením odkládáme o jeden rok. Když je zákon dobrý pro stát, proč není dobrý pro občana? Budeme mít dva stavební zákony, avšak bohužel není dořešen změnový zákon. U Speciálního stavebního úřadu to je jasné, ale běžný stavebník kam si půjde pro vynětí ze zemědělského půdního fondu, pro památkářské stanovisko, životní prostředí, vodohospodáři a tak dále? Odkládá se řešení černých staveb. Systémová podjatost trvá. Nedodržují se zákony České republiky, které jsou již v účinnosti.

Měli jsme zde jeden návrh na zamítnutí a druhý k dopracování. Vzhledem k tomu, že podle jednacího řádu bychom nejdříve měli hlasovat o návrhu k dopracování, začneme tímto bodem, a následně budeme hlasovat o návrhu k zamítnutí. Já vás v tuto chvíli odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili všichni.

Ano, pan předseda Benda má slovo.

Ano, děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?